Pane předsedo, máte něco?

Prosím, pane senátore, máte slovo.

1. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu uvedeného v příloze tohoto usnesení a